A stručně na závěr vysvětlení. Je to o tom, jestli obce na svém území budou mít větší pravomoc. Jestli si budou moci více samy rozhodovat o tom, co a kde umístí. A prosím, ano, týká se to mimo jiné i reklamních zařízení, tedy objektů u pozemních komunikací. Ale týká se to také terénních úprav pozemků, všech staveb podle stavebního zákona, výsadby stromů, zeleně, ochranných prvků, jako jsou protihlukové stěny apod. A je to o tom, že obec si bude moci sama rozhodnout. To byl možná pro mě hlavní důvod, proč jsem nakonec se rozhodl pro, aspoň za mě, souhlasné stanovisko v tom pozměňovacím návrhu je nově, a to dříve nebylo, když to navrhoval pan poslanec Foldyna jasně řečeno, že takové zařízení může být vzdáleno nejméně 250 metrů od té komunikace. Takže asi i to hledisko bezpečnosti by v tomto případě mělo být v pořádku. Rozhodnutí, kolegyně a kolegové, je pochopitelně na vás. Já jsem řekl své stanovisko, to, co je z mého pohledu důležité. Prosím, abyste se vyjádřili kladně a podpořili ten poslanecký návrh, tu novelu jako takovou, ať už to dopadne s tím pozměňovákem jakkoliv právě z toho důvodu, že je to jednoduchá věc. Je to zlepšovák, který pomůže lidem, a jak jsem řekl v úvodu svého vystoupení, už jsme ho měli mít minimálně před rokem a půl. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj. Máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Na druhou stranu si uvědomme, o čem ten návrh zákona vlastně je. Ten není o žádných billboardech a nějakých reklamních plochách nebo něčeho jiného.

A ono se to všechno zúžuje díky jednomu pozměňovacímu návrhu na billboardy. Mohlo se to řešit roky, roky zpátky. Roky zpátky. Vždyť měli ty ministerstva, mohlo to být všechno vyřešeno. A najednou to řešíme tady zase dneska.

A to propojení těch úřadů prostě...

Takže se to aspoň někam posunulo. Ale jak já říkám tady na rovinu a řekl jsem to tady už, když se začal tento zákon projednávat, jestli pozměňovací návrh pana kolegy Bendla projde, já ten zákon prostě nepodpořím. Děkuji za pozornost. Vystoupení pana zpravodaje vyvolalo očekávaně několik faktických poznámek. Takže jako první faktická poznámka pan poslanec Michal Kučera.

Děkuji.

Prosím. Bendl, pane předsedající.

Takže není pravda, že by se v téhle věci něco nestalo ad 1. Ad 2. Znovu říkám, buď hledáme způsoby anebo důvody. Tak proč jste to neudělali tehdy? Ale teď můžete podpořit ten návrh, aby to obce mohly ovlivnit. Znovu potřetí tady opakuji. Konzultoval jsem to s legislativou sněmovní a ti mi potvrdili, že to za čistý přílepek možné vzít není, protože to jsou věci velmi příbuzné, tak jak to tady říkali mí předřečníci. To ad 1. A ad 2 i v rámci této schůze jste i vy, pane kolego, hlasoval pro čistý přílepek. Já vám děkuji za dodržení času.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych vás chtěl jenom požádat o podporu pozměňovacího návrhu, kterým jsem zkracoval legisvakanci tohoto zákona, který jde proti pozměňovacímu návrhu pana kolegy Klána, který ale z mého pohledu pouze opravoval to, co se nepodařilo úplně v tom komplexním pozměňováku správně napsat, protože legislativa s tím měla velký problém, aby účinnost zákona byla definována 25 měsíců nebo dokonce 31 měsíců po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů. A ten argument základní a zásadní, který mám k tomu, abychom přistoupili k tomu zkrácení legisvakance je ten, že v příštím roce čeká výměnu řidičských průkazů nějakých 350 tis. lidí.

Když schválíte a podpoříte to zkrácení legisvakance, tak ušetříme a zjednodušíme život nějakému půl milionu lidí. A to si myslím, že za to jedno hlasování stojí, a že na ministerstvu by to měli určitě stihnout, kór když tady už pan kolega Kolovratník říkal, že rok a půl o tom v podstatě uvažují, připravují a takřka by měli mít hotový.

Těch půl milionu lidí vám za to jistě bude vděčných. Já vám děkuji, pane poslanče.

A ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení, závěrečné slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Na závěr mi dovolte, abych shrnula podstatu naší novely. Naše novela říká, že už žádné fotografie nosit nebudete muset. A ta druhá změna je následující. Pro mnohé lidi to znamenalo dva dny dovolené, pokud museli do obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště.